Děkuji za dodržení času.

No ale nemůžeme se tvářit, že jsme pro to, abychom zajistili energetickou bezpečnost České republiky, abychom zajistili rozumnou cenu energií, neudělali nic.

Vytvořili jsme podmínky pro okamžitou pomoc pro ty, kteří si nemohou dovolit zaplatit složenku na energii. Připravili jsme program pro firmy, kterým může pomoci. A samozřejmě chystáme a to už jsme oznámili jak založení státního obchodníka s energiemi, abychom měli lepší nástroje v ruce, než má zatím Česká republika a česká vláda, a připravujeme také takzvaný úsporný tarif, to znamená tarif, který pomůže všem s nějakou spotřebou energie, kterou získají za státem sníženou cenu, a to povede jak k úsporám, tak to povede k tomu, že si domácnosti a jednotlivci budou moci s těmi rostoucími cenami lépe poradit. Díky. Děkuji.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane premiére, z aktuálních veřejně dostupných informací vyplývá, že sociální služby, které jsou financovány především kraji jakožto zřizovateli, opravdu finančně dodýchávají, a to se primárně týká nedostatku finančních prostředků na mzdy sociálních pracovníků. Poskytovatelé i kraje si stěžují na nedostatek financí a reálně hrozí sociálním službám kolaps.

Zajímá mě, kolik finančních prostředků by mohlo poskytovatelům péče dodatečně doputovat? A chci na tomto místě ještě upozornit, že vláda, které jsem byla členkou, finanční prostředky pro sociální služby pravidelně navyšovala. My jsme za období naší vlády peníze na sociální služby zdvojnásobili.

Děkuji vám. Děkuji za dodržení času a nyní se ujme slova pan předseda vlády České republiky. Vážená paní předsedkyně, já o tom jako premiér vím. Já se snažím rychle všechno naučit, takže i o problémech sociálních služeb už mezitím vím.

Jaké to přesné číslo, po kterém voláte, bude, to budeme vědět během několika týdnů.

Ale jsme si vědomi tohoto problému a během několika týdnů toto navýšení alokace provedeme.

To pokládáme za důležité, protože my jsme nebyli s tím systémem spokojeni už předtím, co s ním dělá inflace a co s ním dělá zdražování cen energií. My si myslíme, že je ho potřeba upravit dlouhodobě. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě vedle tady toho navýšení, o kterém tady mluvím, připravuje návrh změny, tedy novelizaci zákona o sociálních službách.

Proto jsme prosadili protiinflační úspornější rozpočet pro letošní rok, rozpočet se schodkem 280 miliard korun před válkou na Ukrajině, tedy o 96,6 miliard méně, než byl původní návrh vaší vlády, tedy bývalé vlády, a meziročně dokonce o 220 miliard korun méně. Ale i když toto děláme, tak jak jsem ukázal na konkrétních číslech, nešetříme na těch, kteří pomoc potřebují, kteří si pomoci nemohou, a proto jsme už tehdy provedli to navýšení.

Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Takže pokud hovoříte o 20,5 miliardách, tak jsme doma! To jsou přesně ty peníze, které jste tam vzali a které tam dneska chybí. A to, co jste tam dodali, samozřejmě nemůže absolutně stačit. Děkuji. A opět je zájem o reakci na tuto doplňující otázku nebo komentář?